Paní ministryně, prosím máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, hlavním smyslem předkládané smlouvy je vymezit, ve kterém státě bude migrující pracovník platit sociální pojištění. Vedle úpravy odvodu pojistného je stěžejní částí smlouvy úprava nároků na důchody. Vychází se ze zásady, že stát poskytuje důchod odpovídající době pojištění získané podle jeho právních předpisů. Pokud doby pojištění získané v jednom ze smluvních států pro nárok dostatečné nejsou, ale součet dob v obou zemích dostatečný je, obsahuje smlouva zásadu sčítání do pojištění a možnost stanovení takzvaných dílčích důchodů. Po obsahové i formálně stránce je smlouva standardním mezinárodním dokumentem. S ohledem na uvedené si dovoluji schůzi Poslanecké sněmovny požádat o propuštění návrhu do druhého čtení. Děkuji, paní ministryně. Pane zpravodaji, prosím máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak již řekla paní ministryně, překládaná mezinárodní smlouva o důchodovém zabezpečení je standardním dokumentem, který respektuje základní uznávané principy, to jest rovnost nakládání s občany, příslušnost pojištění ve státě zaměstnání s přesně vymezenými výjimkami, sčítání do pojištění v obou státech pro nárok na dávky a konečně export důchodových dávek, tedy jejich výplatu do ciziny. Smlouva se vztahuje na starobní, invalidní a pozůstalostní důchody, přičemž každá ze stran poskytuje dílčí důchod odpovídající době pojištění získané podle jejích právních předpisů. Sjednání smlouvy bude představovat jisté finanční dopady na státní rozpočet vzhledem k počtu běloruských občanů, kterým za české doby vznikne nárok na český dílčí důchod. Jedná se však o relativně malé číslo. Přestože počet českých občanů zaměstnaných a pojištěných v Bělorusku je zatím minimální, umožní smlouva do budoucna našim občanům i bez souběžného placení pojistného v České republice zohlednit dobu strávenou v Bělorusku při posuzování nároku na důchod v České republice.

Doporučuji propustit smlouvu do druhého čtení a přikázat zahraničnímu výboru jakožto výboru garančnímu. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Žádná přihláška do rozpravy není. Je pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

Děkuji. Paní ministryně vystoupí v rozpravě. Prosím máte slovo. Děkuji.

Děkuji paní ministryni. Další přihláška do obecné rozpravy není. Obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Paní ministryně? Nemá zájem. Pan zpravodaj? Také ne. Přistoupíme tedy k tomu, abychom přikázali tento návrh výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje, aby se tímto návrhem zabýval zahraniční výbor. Má někdo jiný návrh? Nikoho nevidím. Budeme hlasovat o tom, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.